A co se týče svodidel, tak na dálnici D35 mezi Olomoucí a Mohelnicí dochází k výměně svodidel ve středním dělicím pásu. Tato akce je součástí větší stavby, která bude v příštím roce pokračovat opravou povrchu levého i pravého pásu. Celá uvedená stavba by měla být spolufinancována z operačního programu Doprava 2, z čehož lze dovodit, že se konkrétně svodidla nevyměňují pouze proto, aby se utratily finanční prostředky z fondů Evropské unie. Děkujeme, pane ministře, za dobré zprávy. Paní poslankyně nemá doplňující otázku. Pan poslanec Jan Zahradník bude interpelovat pana ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka ve věci letecké záchranné služby v Jihočeském kraji. Prosím, pane poslanče.

Obávají se toho, že bude ohrožena bezpečnost a kvalita služby. Může ohrozit toto výběrové řízení kvalitu a kontinuitu péče zejména proto, že zdravotnickým posádkám a novým provozovatelům neposkytne dost času na přípravu společné činnosti. Ptám se vás, pane ministře, jak budete reagovat na prohlášení odborných společností.

Budou tedy přistávat na letišti v Bechyni.

Pan ředitel zdravotnické záchranné služby jižních Čech říká hromadu dřeva, vedle které můžeme přistát nyní, vám Sokol přerovná o pár metrů dál.

Prosím, pane ministře, o vaši odpověď. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, já bych tu odpověď rozdělil. Nejprve k tomu, že dochází ke změnám v provozovatelích letecké záchranné služby. Já už jsem to tady říkal v odpovědi na interpelaci pana poslance Mackovíka. Mě to netěšilo, že nám připadl úkol to znovu soutěžit. A chápu to, že provozovatelé zdravotnické záchranné služby by byli nejradši, kdyby všechno zůstalo při starém, protože jsou prostě na ten systém zvyklí a netěší je, že si budou muset zvykat na jiné prostředí, na jiné provozovatele. Ale prostřednictvím pana předsedajícího, já za to opravdu nemohu. Já jsem nemusel nic soutěžit a nemuseli jsme tady řešit teď tuto záležitost. Ale prostě ten kontrakt byl na dobu určitou. My jsme podle zákona byli povinni vypsat výběrové řízení.

Tak jak už jsem jednou říkal, tak v případě, že dojde k realizaci té koncepce, kterou teď navrhla meziresortní pracovní skupina, a tu činnost bude zajišťovat stát, tak to bude trvalé, bude to na dobu neurčitou a tady těmto záležitostem se budeme moci vyhnout. Pokud tam bude obchodní kontrakt, bude tam kontrakt na dobu určitou, tak prostě musíme soutěžit a nemůžeme garantovat, že zůstane tentýž provozovatel. Co se týče té specifické a musím říct férově ne úplně šťastné situace v Jihočeském kraji, tak jenom zrekapituluji genezi té záležitosti. Jak je možno dohledat v oficiálních dokumentech, Ministerstvo zdravotnictví přišlo do vlády s návrhem, abychom pokračovali plus minus v tom systému, jak byl nastaven, tzn. že na těch osmi základnách by to provozoval soukromý provozovatel. Byl by tam tedy vypsán tendr. Nicméně tento materiál nebyl přijat vládou. Byla k tomu vedena poměrně rozsáhlá diskuse a jeden z koaličních partnerů navrhl, že by měl být výrazně posílen podíl Ministerstva obrany, resp. Ministerstva vnitra na zajišťování letecké záchranné služby. Poté přišlo Ministerstvo obrany už na jednání vlády s konkrétní nabídkou, že tak jako zajišťuje leteckou záchrannou službu v Plzeňském kraji, tak je připraveno ji bez jakýchkoli problémů od 1. ledna zajistit i v Jihočeském kraji, a na základě toho vláda rozhodla, že tomu tak bude. Já musím potvrdit a s tím asi prostřednictvím pana předsedajícího pan poslanec tedy přichází v rámci své interpelace, že se následně ukázaly poměrně výrazné komplikace v některých věcech v zajištění letecké záchranné služby v Jihočeském kraji, především to, že nově vybudovaný heliport u Českých Budějovic, který byl poměrně výraznými náklady rekonstruován, nemůže být pro ty těžké armádní vrtulníky využíván. Problémy to způsobuje i na některých heliportech v rámci nemocnic, to je pravda. Nicméně, a tady se vracím znovu ke koncepci, kterou teď předkládáme do vlády, po projednání v té meziresortní pracovní skupině Ministerstvo obrany, resp. armáda na jednáních této skupiny přišla s tím, že si chce zachovat trvalou činnost pouze na té plzeňské základně a že tu jihočeskou by měl znovu zajišťovat stát v rámci toho státního provozovatele.

V okamžiku vysoutěžení těch standardních, jenom záchranářských vrtulníků si myslím, že veškerá infrastruktura včetně toho heliportu, tuším, že je to v Plané u Českých Budějovic, by byla znova využita. Nicméně Děkuji, pane ministře.

Já tomu rozumím, pane ministře.

Takže já doplním. Uznávám výtku, co se týká toho, že je třeba využít investice, které se zrealizovaly. Myslím, že je to naprosto namístě. Nicméně, a to chci zdůraznit z hlediska občana, z hlediska pacienta, kterému se někde něco v rámci Jihočeského kraje stane, tak tady skutečně problém není. Protože zase, řekněme si férově, pokud ten vrtulník letí z Bechyně nebo letí od Českých Budějovic, tak ta doletová doba je velmi, velmi podobná. A samozřejmě někde to bude mít kousek dál, např. do těch šumavských lokalit, někde to bude mít blíž.

Takže pro toho pacienta, jestli poletí velkým vrtulníkem, nebo malým, to skutečně rozdíl nebude.